Děkuji panu poslanci Kováčikovi za jeho vystoupení. Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Miroslav Kalousek.

Leč samozřejmě, jak jsem řekl, je to vaše právo. Ještě faktická poznámka pana předsedy Kováčika. Děkuji za slovo. Jenom krátkou reakci vaším prostřednictvím, pane předsedající, směrem k panu kolegovi Kalouskovi.

Proto jsem zvolil cestu doprovodného usnesení.

Já bych chtěl poprosit pana předsedu Kováčika, zda by mohl provést nějaký ekonomický odhad, kolik by obce a města musely zaplatit za ty obchodní podíly.

Já pro něj hlasovat nebudu ani s klidným, ani s neklidným svědomím.

Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, směrem k panu kolegovi Stanjurovi. A co se týká ekonomického rozboru, jde o první krůček, který má jasně a zřetelně dát najevo vůli Poslanecké sněmovny, že tento bolavý problém se dá řešit, a na základě řekněme poptávky nebo možné odhadované přesnější poptávky potom bude možno řádně pro příští rozpočet stanovit kapitolu, zhruba její výši nebo výši prostředků, které se pro ni použijí, a také zdroje. Toto je použití těch zdrojů, které podle mého soudu jsou k dispozici, jsou vyprodukovány v rámci rezortu zemědělství.

To za prvé. A za druhé. A za třetí.

Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, vy přece, pane kolego Stanjuro, dobře víte, že ty obce a města v té době ani neměly žádnou šanci nebo měly velmi málo jiných šancí, jak přijít k prostředkům na svůj základní provoz, případně údržbu zařízení, chodníků, infrastruktury, než prodat, co bylo po ruce. Tehdy to bylo se souhlasem jaksi vládnoucí garnitury. Já neříkám a neřekl jsem, že by to bylo výhradně pod pravicovými vedeními obcí.

To za prvé. Za druhé. Poptávka bude v okamžiku, kdy bude nabídka. Jsem přesvědčen o tom, že rok 2019 bude právě pro tento účel rozhodující.

Myslím si, že v rámci i národních dotací i dalších věcí je ta věc podpořena zejména pro malé a střední vlastníky lesů.

Děkuji. Já bych si dovolil jenom zcela věcně k této problematice. Když se problém privatizace vodohospodářských společností a vody obecně jako takové řešil v Jihomoravském kraji, tak se podařilo díky Zastupitelstvu města Brna ponechat si tam většinu 51 %.

A já si troufnu říct, že tuto záležitost je třeba řešit místo od místa a není to záležitost celostátní, ale je to prostě rozhodnutí těch obcí a měst, které v těch místech byly. Faktická poznámka pana poslance Stanjury, poté pana poslance Zahradníka.

Za druhé, s čím nesouhlasím, že to města používala, aby zaplatila běžný provoz. Ty peníze byly na investice. Města byla v žalostném stavu po 40 letech vlády Komunistické strany Československa.

A mimo jiné se prostředky na nutné investice do základní infrastruktury měst a obcí získávaly z privatizace městského majetku nebo podílů měst a obcí na některých firmách.